Informace vlády o očkovací strategii

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dobrý večer. Milé poslankyně, milí poslanci, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vás informoval, jak probíhá očkování v České republice. Několik údajů na úvod.

Stále tedy roste počet podaných dávek a zároveň se i zvyšuje kapacita očkovacích center. O víkendu potom, což je naprosto přirozené, je nižší očkování, le pořád to bylo 30 000 podaných dávek za den, což odpovídá v porovnání k pracovnímu dni na počátku března.

Dále osoby, které pracují v zařízeních lůžkové péče a zdravotnické záchranné služby: tam bylo naočkováno z těchto osob v průměru 70 %. Zaměstnanci ve školství, tam se proočkovanost liší podle jednotlivých krajů, ale stejně i tato skupina je relativně dobře naočkovaná. Za takzvanou závorou čili ti, kteří čekají na očkování, tak je to už jenom 40 000 osob. S ohledem na rychlost očkování došlo od poloviny března ke spuštění registrace dalších prioritních skupin. Kritická infrastruktura, což bylo asi 9 000 zaměstnanců, tak té jsme se také věnovali. Dále dochází k postupnému očkování policie a očkování zbytku kritické infrastruktury, třeba někteří vybraní zaměstnanci, třeba atomových elektráren a podobně, tak to je ještě v řešení. Spuštěna byla registrace velké skupiny chronických pacientů, kde v tomto okamžiku je zaregistrováno asi 100 000 osob.

Jde už o třetí způsob, jak se chronicky nemocní pacienti dostanou k očkování.

Tyto dodávky přijdou primárně až ve čtvrtém čtvrtletí, ale musíme je objednat už teď.